Poslankyně ještě ne, pane předsedo. Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zde stručně zopakovala obsah takzvaného daňového balíčku roku 2020 a následně se stručně vyjádřila k senátním pozměňovacím návrhům, se kterými byl tento návrh vrácen zpět do Poslanecké sněmovny, neboť považuji za důležité upozornit na důsledky, které nastanou, pokud Poslanecká sněmovna přijme senátní pozměňovací návrhy.

Konzumace návykových látek má nejen negativní účinky na zdraví české populace, ale představuje i vysokou ekonomickou zátěž pro veřejné rozpočty a samotné konzumenty i jejich rodiny. Z odborných studií víme, že u alkoholu dosahují celospolečenské náklady 59 mld. korun ročně, u kouření dokonce přesahují 100 mld. korun ročně a vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy.

Na základě pozměňovacích návrhů přijatých zde na půdě

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček dne 6. listopadu 2019, senátoři však zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, s nimiž Ministerstvo financí nesouhlasí a jejichž přijetí by s sebou neslo nežádoucí dopady. Dovolte mi, abych je shrnula.

Tyto výdaje vzrostly výrazně více, než kolik činila průměrná míra inflace.

Druhý senátní pozměňovací návrh obsahuje zrušení zvýšení sazby daně u loterií.

Právní úprava obsažená v pozměňovacím návrhu je však v některých částech značně obecná a pracuje s položkami, které v účetnictví nemusí být vždy vykazovány samostatně.

Důsledkem by byly i značné rozpočtové dopady, řádově miliardy korun.

Výše hranice pro odpisování technického zhodnocení nehmotného majetku se měnila již několikrát. V současné chvíli však není důvod pro další změnu, ta by naopak znamenala nevyvážený zásah do stávajícího konceptu daňového odpisování majetku.

Není tedy žádoucí činit nyní separátní změny jeho jednotlivých kroků. S ohledem na veškeré skutečnosti, které jsem tu teď přednesla, si vás dovoluji požádat, abyste návrh zákona schválili v původním znění, tedy ve znění, v jakém byl postoupen Senátu České republiky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Máte slovo, pane senátore. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, chtělo se mi říci kolegyně, kolegové, ale už nejsem poslanec.

Senát sice vzal na vědomí velkou pravděpodobnost porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ale návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona z důvodu porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny nakonec nepřijal.